Jinak je předkládaná smlouva standardním dokumentem, který respektuje základní mezinárodně uznávané principy. Obsahuje nebo zahrnuje to, co už paní ministryně zde přiblížila.

Přijatá změna nemá významný dopad na státní rozpočet a na veřejnou zprávu. Doporučuji ji k projednání do zahraničního výboru. Děkuji. Děkuji. Pro stenozáznam s náhradní kartou číslo 3 dnes hlasuje předseda Sněmovny Jan Hamáček. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku, tudíž obecnou rozpravu končím. Táži se paní navrhovatelky, zda má zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Také ne. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Táži se, zda má někdo jiný návrh. Není tomu tak.

Proti?

Dříve než otevřu další bod, dovolte mi načíst omluvy. Z dnešního dopoledního jednání Sněmovny se z pracovních důvodů omlouvá ministr obrany Martin Stropnický. Z dnešního jednání z důvodu nemoci se omlouvá paní poslankyně Lorencová. Paní poslankyně Válková se omlouvá z dnešního dne mezi 9. až 10. hodinou z pracovních důvodů.